Podle předloženého pozměňujícího návrhu autorizace v příslušném oboru opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě a k výkonu odborných činností.

Zeměměřické činnosti vybranými činnostmi ve výstavbě nejsou. Přijetí pozměňujícího návrhu by vyvolalo změnu stavebního zákona, která nebyla s gestorem zákona, Ministerstvem pro místní rozvoj, řešena. Za třetí.

Pozměňující návrh neřeší formu zápisu, zda bude proveden na žádost držitele oprávnění, či z moci komory. Přechodná ustanovení pozměňujícího návrhu uvádějí, že stávající oprávnění zaniká do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona nebo zápisem do České komory zeměměřičů. Daný návrh nepřiměřeně zasahuje do práv oprávněných zeměměřických inženýrů, odnímá jim získané oprávnění a podmiňuje výkon jejich činností vstupem do České komory zeměměřičů. Navíc oprávnění u zeměměřických inženýrů je často udělováno pro více oborů současně. Tato skutečnost není návrhem řešena.

Potom načtu proceduru pro další postup. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Já eviduji tento návrh pana poslance a budeme o něm hlasovat. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova paní ministryně, příp. pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru. Děkuji, pane předsedající. Tímto postupem pana kolegy Oklešťka se situace velmi zjednodušila. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna hlasovala ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí.

Za třetí hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňujících návrzích A1, A2 a A3. A nakonec hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji. Takže než schválíme návrh procedury, budeme hlasovat o návrhu na zpětvzetí pana poslance Ladislava Oklešťka. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Počet přítomných se ustálil a já zahajuji hlasování o zpětvzetí pozměňovacího návrhu pana poslance Oklešťka.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, prosím. Ne, já se omlouvám. Teď jsme odhlasovali proceduru a já prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy procedury, sdělil nám k nim stanovisko a já o nich dám hlasovat. Já jsem sdělil, že budeme hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňujících návrzích A1, A2 a A3 a potom o zákonu jako celku.

Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A3.

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak? Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.